Na pořad jednání 29. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem deset odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Prvním v pořadí je pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 449. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Já otevírám rozpravu a prosím pana poslance Seďu k mikrofonu. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr financí dodržel slovo, my jsme se minulý týden setkali na Ministerstvu financí, projednali jsme vlastně analýzu nákladů, domluvili jsme se na tom, že společným cílem je zlepšení transparentnosti efektivity zdravotnictví. Já jsem ho požádal a pan ministr Babiš slíbil, že bude spolupracovat s panem ministrem zdravotnictví Němečkem, a tím bych tuto interpelaci ukončil. Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci a to je interpelace na pana ministra obrany Martina Stropnického. Ten odpověděl na interpelaci pana poslance Petra Bendla ve věci Vojenské lesy a statky České republiky, prodej dřeva. Já otevírám rozpravu.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, není to tak dávno, co papež František pronesl následující slova: